Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba doplnit do zákona novou pravomoc České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince, tzv. české dukáty. Doplnění této nové pravomoci je žádoucí v krátkém horizontu, aby ji Česká národní banka mohla využít především u příležitosti 100. výročí československé měny v roce 2019. Proto si dovolím i navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Dovolte mi, abych vám řekla něco málo k tomuto návrhu.

V praxi však hodlá Česká národní banka vydávat pamětní bankovky pouze při příležitostech mimořádného významu.